Děkuju moc, pane předsedající.

Jedná se o odstranění nespravedlnosti vůči společníkům, kteří mají více společností.

Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které podávám společně s panem poslancem Ferjenčíkem.

Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Po dohodě s legislativou jsme se domluvili, že budou potřebovat aspoň 35 minut.

Buď zaprvé přerušit tento bod a pevně zařadit za 35 minut. Tak já myslím, že můžeme udělat ještě další věc, že přerušíme tento bod a zařadíme bod číslo 4.

To je jedna varianta. Ano? Má někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Požádám o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Předám řízení schůze.